Ale všichni ostatní se na to dívali z pohledu aktivistů, nikoliv z pohledu vývoje přírody a krajiny. A to mi vadí! To mi vadí.

Já vám děkuji, pane místopředsedo. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejdříve paní poslankyně Langšádlová. Poté pan poslanec Martinů. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo prostřednictvím pana předsedy, to není fér, to, co jste mi řekl.

Ano, má. Na to člověk nemusí být klimatolog, aby když se podívá na letošní zimu a zimy předchozí, vnímal i za našeho krátkého života, že tady velká změna je.

Děkuji. Pan poslanec Martinů, faktická poznámka.

To byly faktické poznámky a na řadu se dostává ve všeobecné rozpravě pan poslanec Kott.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Takže všechno je to jeden až jedenapůlnásobek skutečnosti roku 2019.

A teď bych se chtěl vyjádřit k tomu, co tady zmínil pan ministr.

O co bych chtěl požádat, tak určitě je to o vyšší součinnost a snahu navýšit kapitolu Ministerstva zemědělství o další finanční prostředky nad rámec rozpočtu, který byl schválen, a větší součinnost ať už Ministerstva životního prostředí, anebo i Ministerstva pro místní rozvoj, popř. Ministerstva dopravy.